Dobrý podvečer už je podvečer. Já bych se chtěl prostřednictvím pana místopředsedy zeptat předsedy poslaneckého klubu pana Stanjury, že tedy řešíme Ministerstvo spravedlnosti, tak já tomu opravdu nerozumím, stihnu to do dvou minut, proč tedy jste hlasoval pro, že chcete slyšet projev pana náměstka, když vás to vlastně nezajímá. Vy jste tady řekl, že to nechcete řešit, že řešíte celé ministerstvo, ale přitom jste hlasoval pro to. Já tomu nerozumím. Děkuji za dodržení času. Nyní tedy faktická poznámka: paní ministryně Válková, poté ještě jednou pan kolega Stanjura, pan kolega Adamec, pak se dostaneme k přednostním a řádným přihláškám. Prosím, paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď velmi stručně. Já tomu také nerozumím. Já jsem předpokládala, že jde o korektní jednání a že jste zařadili tento bod právě kvůli tomu, co se stalo v posledních dnech na Ministerstvu spravedlnosti, proč tady stojíme, proč dostává i hlas pan náměstek Štern, takže nechápu, proč vás tak nudilo podrobné líčení událostí a naopak proč tady tomu dáváte záporné znaménko s tím, že odvádím něčí pozornost.

Ale v minulosti se to stalo už několikrát, že se pod bodem, který se nazýval jinak, diskutovalo o něčem úplně jiném. S tím já zásadně nemůžu souhlasit.

Je to zkušená, obvyklá, vyzkoušená politická finta odvádět pozornost. Kdyby byl někdo politický nováček, tak to prostě nepoužívá a nedělá. Já se teprve učím.